Takže to je proinflační. Podpora podnikání.

A teď poslední dvě poznámky. Důvody konsolidace. Vy neustále jako mantru říkáte, že předchozí vláda zadlužila zemi a započalo to zejména v době covidové. To jsou ty kompenzace.

Takže začnu.

Nechci vás zdržovat. Dál.

Jak říkám, nebudu vás zdržovat. Věra Kovářová rozšiřuje okruh členů rodiny pro účely tohoto zákona další bonus, další kompenzace. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný až do čtvrtého stupně.

Ano, tak poprosím kolegy o ztišení. Tak to jsou ty peníze pro kraje například, že se vyčítalo, že bylo málo peněz na kraje, na obce. Teď tam mají spoustu peněz na účtech.

Odpustit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Kompenzace krajům, opět 500 korun na jednoho obyvatele. Dopad by to mělo pět miliard zase v jiném návrhu. To jsou jenom příklady. A to jsou konkrétní věci. To není, že jsem si to vymyslel. Tohle jsou konkrétní návrhy, které je možné si stáhnout z toho...

Mě tam jenom rozčiluje, že vy v jednu chvíli navrhujete kompenzace větší, pak to skončí, pak jste ve vládě a říkáte, že my jsme hodně kompenzovali.

To si nechám na druhé, případně třetí čtení.

Je nekonzistentní v tom, že minimálně jeden dva subjekty ještě do poslední chvíle slibovaly, že se nebudou zvyšovat daně. Nepřipomínám kampaň před volbami. Připomínám to, co jste říkali až po volbách, a to, co jste říkali ještě před několika měsíci.

Daňový poplatník to platit nechce a je kromě ministrů i zbytečný aparát.

Já také děkuju a než dám slovo panu ministrovi s přednostním právem, tak je to s faktickou poznámkou pan poslanec Munzar. Pane poslanče, prosím. Děkuji.

Tohle už nás minulo.

Děkuji za dodržení času.